Ano, je.

V jakémkoli scénáři kolektivní obrany pod hlavičkou NATO by dominantní roli sehrály právě americké ozbrojené síly, které v Evropě už působí nebo by byly do Evropy rychle vyslány za účelem posílení.

Za účelem posilování věrohodnosti alianční obrany je také důležité, aby američtí vojáci mohli v Evropě efektivně působit i ve spolupráci se spojeneckými, tedy i, pane kolego, českými vojáky, aby mohli cvičit, přesouvat se, připravovat se, činit odstrašující opatření a zajišťovat logistiku. Opačně to samozřejmě platit nemůže. Evropští vojáci sice občas v malých počtech v Americe cvičí, ale jejich nasazení k obraně Ameriky se nepředpokládá.

Víte, mně to přijde opravdu od vás skoro až já to slovo použiju nechutné.

Žádné krajské a obecní pozemky Američanům poskytovat samozřejmě nebudeme. DCA pouze říká, že pokud by něco takového bylo potřeba, například pro parkování třeba vojenských vozidel v případě přesunu, tak česká strana zastoupená Ministerstvem obrany pomůže tomu, aby se obě strany dohodly. A tady ještě k těm vízům možná bych doplnila, že víza amerických vojáků, to, co tady říkal pan kolega Fiala, je úplný nesmysl. A samozřejmě Česká republika bude mít vždycky přehled o amerických vojácích v České republice. Mají ID karty, budeme mít přehled o tom, kdo tady je, a americká strana bude neustále ty věci vzájemně konzultovat a budeme si vyměňovat informace.

Celkový počet zahraničních účastníků cvičení za těch pět let je 15 000.

Když už jsme teda u toho přistávání a přeletů, tak to číslo řeknu taky.

Kolik jich vzniklo v Polsku? Možná ti Poláci si to přejí ze všech nejvíc, aby tam tu základnu měli, ale nejsem si vědoma toho, že by teď v poslední době tam nějaká vznikala. A ještě v úplném závěru. Pane kolego, když si představíte mapu České republiky, víte, kde se nachází Bavorsko. Určitě to víte, stejně jako to vědí ostatní kolegové.

Tato největší evropská americká základna je hodinu cesty od našich hranic. A tato americká základna se prosím pěkně nachází na 240 kilometrech čtverečních.